Děkuji panu poslanci Zavadilovi a i jeho vystoupení vyvolalo smršť faktických poznámek. Takže nejprve pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Janulík, poté pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já se pokusím politickou debatu trošku posunout zase k věcné rovině. Vidím, že se to zase smrskává nebo směřuje to k nějaké smršti faktických poznámek, a já bych nerad, aby zazněl ten můj dotaz, protože... Ještě je tady náš poslanecký klub, který neříká, že je jednoznačně proti, a neříká, že je jednoznačně pro. My budeme sledovat debatu, jak se vyvine, a podle toho přijmeme finální rozhodnutí. Pro mě je dost zásadní, já ji zopakuji.

Pro mě je to dost stěžejní otázka z hlediska toho, co tady mluvil kolega Holeček o ochraně osobních údajů, nebo jak to tady s tímto bude. Prosil bych o odpověď na tuto moji konkrétní otázku k věcnosti tohoto zákona. Pane poslanče, já vás potěším, protože pan ministr se hlásí s přednostním právem, nicméně slovo mu můžu dát, až skončí faktické poznámky, protože ty mají přednost. Další faktická poznámka pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče.

Když se budete chovat vy takhle, tak věřím, že se takhle bude chovat naprostá většina vašich kolegů nebo našich kolegů. My spolu máme korektní vztahy. A jestli mluvíme o osobních útocích, tak nevím, proč pan poslanec Janulík nepopeskoval také pana poslance Zavadila, který se naváží do mého kolegy Marka Bendy osobním útokem.

Já bych o to pana poslance Zavadila poprosil. Nemá to žádný smysl. Ale vidíte! To vládním poslancům nevadilo. Tak já říkám: měřte všem stejně, pak debata bude určitě kultivovanější a věcnější. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Já chci poděkovat paní kolegyni Lorencové. Omlouvat se nebudu. Já jsem dodneška netušil, že možná Palivec byl vlastně součástí organizovaného zločinu. Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Chci poděkovat za brožurku, kterou jsem dostal na lavici. Ráno každý, kdo měl zájem, mohl dostat koblihu a brožurku plnou lží. Dovolím si položit zdvořilý dotaz, zda by nebyla lepší pravdivá informace i za tu cenu, že by byla bez koblihy.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. To byly faktické poznámky. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže to je účtenka, kterou dostane zákazník, a stejnou účtenku ta data jsou tady. Informace z vaší účtenky uvidí finanční úřad. Já nechápu, proč stále lžete a říkáte, že finanční úřad něco uvidí.

My jsme Chorvatsko vybrali proto, že je to nejmodernější systém přenosu dat. A jestli chorvatská ekonomika funguje, nefunguje, to je irelevantní. Jde o to, že Chorvati byli poslední a mají nejmodernější technologii.